Kolegyně a kolegové, to je jedna čtvrtina těch, kteří přišli a zároveň následně odcházejí. Do čtyř let služby každý čtvrtý policista náborovaný se sbalí a jde pracovat někam jinam. A pan ministr ví, že to je i pro podhodnocení ocenění jejich práce, mzdového ocenění jejich práce.

Jak se nám nábor daří na začátku tohoto roku, je stejné 115 policistů přišlo, ale 97 policistů, pardon, příslušníků ne, v tomto případě policistů odešlo. Nábor za rok 2017, první měsíc, plus 18 policistů. A když se podíváme třeba na Prahu, která má dlouhodobě podstav, tak tam víc policistů odešlo, než se jich podařilo náborovat.

Mohli jsme o tomto tématu dnes diskutovat.

O dalších benefitech, které je schopen nabídnout soukromý sektor, nebo v tomto případě město Praha, hlavní město Praha, raději ani hovořit nebudu, protože ve všech ukazatelích policie je jak popelka. A na závěr řeknu, že budu velmi rád, a dovolím si říci, že celý poslanecký klub KSČM podpoří tento návrh v prvním čtení, a budu rád, pokud o něm budeme moci diskutovat v rámci druhého čtení na výboru, popř. na výborech, a některé z těch otázek, které jsem zde řekl, budou zodpovězeny nebo mi budou lépe vysvětleny. Sám za sebe říkám, že také předložím pozměňovací návrh, jeden pozměňovací návrh, který se bude týkat § 164 zákona, což je úmrtné a příspěvek pro pohřeb příslušníka. V současné době bezpečnostní sbor vyplácí za úmrtí příslušníka trojnásobek služebního příjmu, což nepovažuji za dobré, nebo za dobrý impulz, a proto budu navrhovat, aby v případě smrti související s přímým plněním služebních úkolů činila výše úmrtného řekněme jeden roční plat, to znamená dvanáctinásobek měsíčního služebního příjmu příslušníka. A vzpomeňme zde na kolegu policistu, který zemřel na sklonku minulého roku poté, kdy nebyl dostatečně balisticky chráněn, a možná, pokud by balistickou ochranu měl, nemusel zemřít.

Takže pane ministře, za sebe říkám ano, zákon je potřeba. Jsem rád, že konečně, konečně doputoval. Bohužel, dali jste nám hrozně krátkou lhůtu na to, abychom měli šanci ho dobře projednat a měli jistotu, že zákon bude přijat v takové podobě, aby policisté a příslušníci bezpečnostních sborů z něj cítili zlepšení. Budu rád, když o něm budeme moci diskutovat, a na takovou diskusi jsem připraven. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

A nyní prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Jak už tady zaznělo, vláda předložila do Parlamentu České republiky návrh novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Návrh byl několikrát proklamován jako odstranění nespravedlností, ke kterým docházelo zejména v důsledku toho, že příslušníci bezpečnostních sborů, zejména Policie České republiky, jsou nuceni ke službě 150 hodin přesčas zadarmo v průběhu kalendářního roku.

Příslušníci bezpečnostních sborů a já říkám, bohužel po přijetí této novely více peněz v žádném případě nedostanou, destabilizovaná policie se pro uchazeče rozhodně atraktivnější nestane, sociální jistoty příslušníků budou opět o něco více ohrožené.

To vše musí být každému zasvěcenému jasné hned po prvním přečtení této předkládané vládní normy. Bohužel pan zpravodaj Huml nemá pravdu, prostřednictvím pana místopředsedy. Ústavní soud v listopadu 2001 zamítl návrh skupiny poslanců na zrušení ustanovení 112 odst. 2 věty první a § 112 odst. 4 zákona 361 o služebním poměru příslušníků a uvedl, že argument navrhovatelů o nerovnosti mezi jednotlivými příslušníky bezpečnostních sborů podle množství odsloužených přesčasových hodin neobstojí, a rozhodl, že před zákonem mají v zásadě všichni příslušníci bezpečnostních složek rovné postavení a k nerovnosti by mohlo dojít až v konkrétních případech, kdyby např. tentýž velitel přiděloval dvěma příslušníkům přesčasové služby diametrálně odlišně co do počtu odsloužených hodin. Tak prosím, ať se tady neblamujeme nějakým sdělením, že Ústavní soud něco potvrdil. Nepotvrdil! Ústavní soud neshledal protiústavním ani druhé napadané ustanovení zákona, neboť ani v tomto případě zákonodárce podle Ústavního soudu nepostupoval iracionálně a Ústavní soud neshledal zákonodárcovu libovůli. Pokud jde o právní úpravu odměňování příslušníků bezpečnostních sborů stále cituji z toho nálezu Ústavního soudu v obecné rovině připomíná Ústavní soud, že je především na zákonodárci a orgánech moci výkonné, aby navrhli a přijali podle dané situace a možností takovou právní úpravu, která by umožňovala zajištění řádného chodu těchto složek, jakož i jejich materiálního zabezpečení.